Děkuji. Prosím, máme slovo. Ano, děkuji, pane předsedající. Ve valné většině se jedná o investiční pobídky ve formě slevy na dani. Podle diskuse na hospodářském výboru se jedná primárně o ty firmy, které požádaly o investiční pobídku podle původního znění zákona, tedy ty, které chtěly stihnout, řekněme, benevolentnější podmínky před novelou, která začala platit 6. září 2019.

Jak tehdy zhodnotila důvodová zpráva tuto novelu, široká dostupnost investičních pobídek ve výrobě nemotivuje společnosti k investicím do náročnějších aktivit.

Takže je to primárně zaměřeno na velké zahraniční firmy s výrobou s nízkou přidanou hodnotou.

Včera na svém jednání hospodářský výbor projednal a navrhl Poslanecké sněmovně, aby se konala obecná rozprava o návrhu zákona, podrobná rozprava, aby Poslanecká sněmovna své jednání ukončila nejpozději do 24 hodin dnešního dne, a doporučil Poslanecké sněmovně, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona.

Děkuji.

Myslím, že jsme připraveni na hlasování o tom, zda povedeme obecnou rozpravu. Kdo je pro? Kdo je proti? Hlasování číslo 154. Přihlášen 91 poslanec, pro 79, proti nikdo. Schválili jsme, že povedeme obecnou rozpravu.

Dnes tady máme návrh novely, kde chceme být více tolerantní k velkým zahraničním firmám, které mají získat konkurenční výhodu na úkor ostatních firem v ostatních regionech, a opakovaně se nám dostávají na druhou stranu zprávy z podnikatelského prostředí od českých firem, od českých zaměstnavatelů, po kterých Ministerstvo práce a sociálních věcí, to znamená vláda, požaduje vrácení a krácení kompenzační podpory z programu Antivirus za drobná administrativní pochybení a za překročení lhůt, byť jen o jeden den.

Já bych s tím možná ani neměl problém, pokud by ten přístup byl, pane ministře, souměřitelný ve všech případech. Ale když si dám na misky vah přístup k této novele a přístup, který uplatňujete vůči českým podnikatelům a firmám v Antiviru, tak mi z toho vychází, že s čistým svědomím nemůžu tento návrh podpořit.

Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil poslanec Milan Feranec. Prosím, máte slovo. Pane předsedající, děkuji.

Je to svým způsobem dohoda. Vy investujte, vytvořte pracovní místa, my vám dáme daňové úlevy, respektive příspěvek na tvorbu toho pracovního místa.

Děkuji. A do rozpravy jsou přihlášeni pan místopředseda vlády Havlíček a pan předseda Stanjura. Na pana kolegu Ferance vaším prostřednictvím.

To jsou čísla, která jsme dostali. A já jsem tady říkal, že bych tomu rozuměl, kdyby ten přístup byl ke všem stejný. Já se tady ohrazuji proti tomu, že ten přístup není stejný.

Kde to je? Není to nikde. Děkuji. Ještě s faktickou poznámkou poslanec Václav Klaus. Prosím, máte slovo.

S faktickou poznámkou nyní pan předseda Stanjura.